Prosím pěkně, kdyby i tato zvýšená podpora byla podpořena. Samozřejmě také víme, že jsou zpřísněné i podmínky, za kterých to živnostníci mohou čerpat. A teď je bude čekat asi nějaké dohadování, nebo už finálně nemají šanci si na tu podporu sáhnout, přestože jim příjmy poměrně výrazně poklesly.

Děkuji, pane předsedo.

Myslím si, že ten sektor si to zaslouží a nutně takovou pomoc potřebuje. Děkuji za pozornost. Také děkuji.

Děkuji za slovo, pane předsedo. Kolegyně, kolegové, já budu stručný.

Myslím si, že to je v pořádku. Jak říkám, jsme připraveni tento návrh podpořit, stejně jako návrhy, které zde přednesl pan kolega Jurečka nebo pan kolega Munzar. Myslím si, že by bylo dobře, kdyby ty návrhy prošly, protože by to situaci zlepšilo.

Abych krátce vystoupil, pro tento zákon tady budeme všichni odleva doprava. Ale řekněme si, co je skutečně dlouhodobé řešení tohoto problému, protože takovýchto problémů má celá ekonomika plno.

To je jeden způsob řešení. To je přece druhé řešení, které je systémové.

Děkuji. Nikoho nevidím.

Děkuji za slovo. Jenom ve stručnosti, proč nepodpořím ani jeden z pozměňovacích návrhů.